399. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Tady ještě připomenu, že u volby do velké rozhlasové rady se jedná o návrh, neboli výběr Poslaneckou sněmovnou.

I zde se jedná o druhé kolo tajné volby a já prosím, pane předsedající, abyste i tento bod přerušil. Na vydání lístků dávám pouze 10 minut, ta volba bude rychlá. A ještě avizuji a prosím, kolegyně a kolegové, jestli by bylo možné pak v dalším bodu během rozpravy mezi řečníky během jedné dvou minut krátce vyhlásit výsledky.

Tím skončí dnešní jednání Poslanecké sněmovny.